Dobrý den, dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

Vy jste, pane ministře, seděl v dozorčí radě SFDI. Nikdy jste to nezpochybňovali, když jste tam byl za opozici, a teď je to najednou špatně? Teď jsme zjistili, že se ty střednědobé výhledy dělají špatně? To je přece nefér argumentace a není to pravda, co tady říkáte. Děkuji. Pro pana poslance Kolovratníka, já jsem nezpochybnil metodiku přípravy střednědobých výdajových rámců, výdajů, v žádném případě! Jenom jsem říkal, že to, co se už vědělo, nebylo promítnuto z těch uzavřených smluv, to je všechno.

Takže se podívejte, kdy minulá vláda schvalovala střednědobý výhled.

Já vám děkuji za slovo.

Podobu toho rozpočtu silně ovlivnily dva faktory. Za prvé a to si neříkejme, že je tomu jinak je to dědictví, které se vleče už několik let a které nám skutečně ještě zanechala předchozí vláda v rozpočtu, který byl schválen předtím, ve strukturálním deficitu, který vznikal, ale i v tom, jak byl navržen rozpočet na rok 2022.